Takže jinými slovy, toto je, jak už jsem řekl, na základě žádosti ministra Tomana z hlediska přijetí pozměňovacího návrhu a já pevně doufám, že příští týden 10. 6. na hospodářském výboru opět povedeme v této věci velmi zásadní a myslím, že erudovanou debatu.

Děkuji.

Děkuji, vážený předsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes nebudu podávat žádný pozměňovací návrh, nicméně chtěl bych se vyjádřit ke způsobu, jak tento návrh zákona tady projednáváme, protože si myslím, že to není úplně šťastné.

Není to tak nevinné, jak tady kolega Birke nám nastiňoval. Co se týká tohoto nejdůležitějšího zákona. Víte, já mám trošku jinou představu, než vlastně předstoupil pan ministr sem před nás.

A mě trochu mrzí, jak se to vlastně připravilo.

Měl jsem představu, že stát zařídí územní rozhodnutí a pak už soutěží. Protože ta firma, která dostane tu zakázku, si ten zbytek umí zařídit lépe, rychleji, radostněji a nakonec i pro ně levněji. A skutečně to funguje, je to velmi rychlé.

Myslím, že to je dobrý posun, ale dle mého soudu je to nedostatečný posun. A proč to tak vidím?

To přece není normální! Prostě ty lhůty mluví za sebe.

A co se děje? Teď jsem se dočetl v novinách, že budou vykupovat. No ale to je už několik měsíců po tom, co to územní rozhodnutí má platnost. Já vám to řeknu: Nic!

Ty úspěšné země! Takhle rozhodně to není. Takže jsem chtěl říct, že samozřejmě toto v té podobě, v jaké byla shoda na hospodáři, jsem ochoten to podpořit. Nepřijatelná. A je to na zamyšlení, jak podávat tyto návrhy zákona tak, aby byly skutečně účinné, aby splnily účel, pro který ty novely tady vlastně projednáváme, pro ten účel, proč byly předkládány.

Jinak skutečně ta lidová tvořivost, která tady je, podle mě vytvoří víc problémů než užitku. Takže dámy a pánové, já vnímám, že je potřeba urychlit liniové stavby. Mimochodem, bez kvalitních zákonů nepostavíme jedinou vysokorychlostní železnici. To si řekněme!